A obecně samozřejmě nedostatek financí v památkové péči. Ten řeší jiné věci.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Skutečně ne. A on tady poukázal na řadu praktických problémů, které reálně existují, ale na které tento návrh zákona buď nereaguje, nebo je vůbec neřeší.

A ta omezení pro majitele jsou obrovská. Jsou k tomu obrovské finanční náklady. A jak se chová stát? Stát říká: Ve veřejném zájmu je, aby se něco dělo. A ty, milý majiteli, ty to zaplať. Ať už je vlastníkem obec, nebo soukromý majitel. To samozřejmě přináší řadu praktických problémů a taky velmi často pocit nespravedlnosti vůči těm majitelům.

A bohužel v tom návrh zákona žádnou změnu nepřináší. Možná bychom mohli začít úplně odjinud.

Státu, slyšíte dobře. A roky se nic neděje. Roky se nic neděje.

Podle mě měl.

Stát, který stanovuje pravidla, by se měl a podle mě se musí finančně podílet. A to významnou částkou. Na to bohužel tento návrh zákona nijak nemyslí. Pak samozřejmě, a mluvil o tom pan poslanec Junek, tady máme dvoukolejnost v památkové péči.

Protože to nedává žádný smysl. Skutečně ne.

Velmi často po vysoutěžení.

A pak ještě horší parametr, a opět za to nemohou ti, kteří ten průzkum provádějí, to je doba realizace.

Neříkám, že vždycky, ale mnohé takové případy jsou.

Fakt si nemyslím, že to jsme schopni v rámci druhého čtení opravit. Je možné, že někdo napíše komplexní pozměňující návrh, ten se vezme jako základ a začne se s tím nadále pracovat. Ale já takový postup nepovažuji za rozumný, předvídatelný a taky správný v této oblasti. Zkusme, až o tom budeme hlasovat, protentokrát potlačit politickou prestiž.

Mně je samozřejmě líto, že vládní koalice tento návrh zákona prosadila na jednání po osmi měsících od té doby, kdy poprvé proběhla rozprava.

Ale možná ten čas využil pan ministr a jeho lidé a možná pan ministr v rozpravě zareaguje na připomínky, podněty, nápady, ale i kritiku, které tady zazněly v dubnu. Za osm měsíců to ministerstvo bezesporu mohlo zpracovat. A skutečně ta věc je problematická. Je nás tady hodně, kteří mají zkušenost z komunální politiky. Pokud ta pravidla neuděláme jasnější, jednodušší, srozumitelnější, tak té památkové péči jako oboru, který si zaslouží podporu, ve skutečnosti ublížíme, než abychom jí pomohli.

To nebyl zdaleka vyčerpávající přehled toho, co to je. Jaký je vlastně cíl?

My velmi často postupujeme úplně naopak, úplně nelogicky.

Takže bychom se mohli možná vrátit o dvě úrovně výš. A ne naopak. A mně to nedá, pane ministře, abychom nedopadli stejně jako s autorským zákonem, kde je několik desítek pozměňovacích návrhů, jestli mám dobré číslo, tak budeme hlasovat asi 66krát. A jak to asi dopadne? Jak to asi dopadne? Špatně. Špatně. Dopadne to špatně. A dopadne to i tady špatně.